Děkuji. Nyní je na řadě pan poslanec Adamec. Pan poslanec a premiér Babiš se nám omlouvá z důvodu pracovního jednání v Lánech. Prosím, pane poslanče. Děkuji, vážený pane předsedající. Tak první pozitivní zpráva dnešního dne prodloužení nouzového stavu bude. Druhá pozitivní informace, kterou jsem chtěl říct a kterou vnímám jako ryzí demokrat, že vlastně začínáme na rozdíl od 12. března rušit zákony a nařízení, ty, které nám něco zakazovaly. To si myslím, že je velmi pozitivní krok, a na to je potřeba nezapomínat. Dovolte mi ale, abych tady řekl své některé poznatky, kterých bychom se měli my, vláda, vyvarovat, protože si myslím, že společnosti nepřináší nic pozitivního a ve svých důsledcích jsou i škodlivé. Myslím si, že za vládu, za politiky nemají mluvit na veřejnosti odborníci.

A u těch nařízení je to stejné jako u zákonů, pokud víme, že je nemůžeme vymoci, tak nemá cenu je schvalovat, protože ti lidé to stejně dodržovat nebudou.

Co to je?

Já si myslím, že opravdu to uvolňování musí být jasné, logické a říkat těm lidem, jak se mají chovat.

Co se týká dalších věcí.

A myslím si, že by měli tady zapracovat. Protože problémy budou.

Já myslím, že ne.

Samozřejmě musíme být opatrní, to je jedna věc.